To ale neznamená, že se vším souhlasíme.

Jako absurdní divadlo. Proč?

Já si vzpomínám, že tady se opravdu licitovalo a bojovalo o každý jeden den.

A najednou titíž politici přijdou s návrhem 58 dnů. To si myslím, že to prostě není možné.

Jinými slovy argument číslo jedna, že to bude trvat déle, je za mě, nezlobte se, relevantní. Vždyť to přece bylo úplně jasné, možná kromě prvního měsíce, kdy se nevědělo, bylo to úplně něco nového, tak potom bylo přece jasné, že ten covid nezmizí z ničeho nic, tak bylo jasné, že to bude trvat déle, ale nikoho nenapadlo, aby vynechal tu kontrolu parlamentem a místo aby to bylo po 30 dnech, tak tam rovnou šoupl 58. Tady ty dny byly, kdyby vás to zajímalo: 30, 19, 19, 30, 14, 22, 11, 30, 21, 14, 30, 14 a 30.

A přesto ta vláda permanentně se sem vracela, aby znovu a znovu obhajovala, jestli ten nouzový stav se má prodloužit, nebo ne. Ano, to také nikdo nezpochybňuje. Tato situace na Ukrajině bude určitě trvat déle než 30 dnů, ale mohou se měnit ta opatření.

Já osobně a moji kolegové, předpokládám, jsme byli připraveni podpořit těch 30 dnů. Ale nevím, jak jste přišli na to, že se to prodlouží téměř o dva měsíce. Druhý argument, který zazněl, když jsem se o tom bavil, o tom nouzovém stavu, před několika dny, byl, že přece na počátku covidu bavíme se o dubnu, březen, duben také nikdo nezpochybňoval nouzový stav, a my jsme na počátku. Tak já jsem si našel citace, protože tady se přece má říkat pravda, tak jsem si našel citace, jak jste to, kolegové, komentovali. Například Petr Fiala který tady teď bohužel není, já mu přeju brzké uzdravení.

Po měsíci je konečně čas, aby se ta překotnost začala vyvažovat jasným plánem, jak dál. Lidé v České republice jsou odpovědní občané, snáší těžké časy skutečně obdivuhodně a je potřeba, je načase jim dát jasný plán, jak půjdeme dál. Jasný plán, jak se půjde dál. Překotnost a improvizace, která možná byla v těch prvních dnech a týdnech pochopitelná, už musí skončit. Potom říká, že období této tolerance končí, končí období, kdy vláda dostala od nás svého druhu bianko šek.

Prodloužit nouzový stav na dobu delší než 30 dnů lze jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Samotné vyhlášení nouzového stavu vládou jeho význam a dosah poněkud bagatelizuje když se podíváte na to zdůvodnění což je mimochodem věc, kterou vyčítala bývalá opozice, současná koalice předchozí vládě.

Podstatným argumentem proti takto dlouhému prodloužení nouzového stavu je určitě i zkušenost, že Česká republika si v tomto směru počíná zcela odlišně od zbytku Evropy. Takže já jsem se podíval, jak to právě funguje ve zbytku Evropy.

Není ani, ale pozor, není ani v Rakousku, není v Německu. Není ani v Polsku, a tam se shodneme, že tam ten tlak a množství uprchlíků je zdaleka největší v absolutních číslech i na přepočet na obyvatele.